Tak já tedy si dovolím dát hlasovat o návrhu na vyřazení všech zbývajících neprojednaných bodů ze schváleného pořadu 104. schůze. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?